Děkuji, vážený pane předsedající. Ctěná Sněmovno, vážená vládo, jenom velmi rychle. Pan poslanec Svoboda tady hovořil o tom, kdo může, či nemůže, kdo chce, či nechce. Zaměstnanci tuto volbu nemají. Prostě pokud běží provoz, tak oni musí přijít. Nikdo se jich neptá. A sociální demokraté vždycky stáli na straně zaměstnanců.

A bude obtížné, aby zaměstnanci skutečně to volno těch sedm dnů v roce měli. A věřte tomu, že když s nimi hovoříte, řeknou vám, že alespoň těch sedm dnů v roce, kdy vědí, že budou moct být se svými dětmi, se svými rodinami, jsou pro ně velmi cenné, cennější než ten případný příplatek. A jak o tom mluvil pan poslanec Bláha, netýká se to jenom těch konkrétních zaměstnanců, kteří v těch obchodech musí být, ale týká se to všech navazujících firem, tedy spousty a spousty dalších lidí.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Ale musím ho upozornit, že všechny tyto argumenty, které uvedl, jsou ošetřeny zákoníkem práce.

A ještě bych tady chtěl taky na základě své profese, kterou jsem dělal řadu let, upozornit na to, že o svátcích nepracují jenom hasiči a lékaři, ale

Můžete pokračovat. Ale pracují také všichni ve službách, a především v těch službách, které jsou určeny pro to, aby lidé, kteří mají volno, mohli lépe užívat svůj volný čas, ať už jsou to různá zábavní centra, ale především restaurace, hospody, hotely.

A já mám pocit, že tenhle návrh zákona tomu jde naproti, aby to zásobování mohlo být dodrženo, aby ty restaurace mohly skutečně nabízet v plném rozsahu své služby. A to, o čem tady mluvíte, že ti lidé mají právo si ty svátky užít, tak v tomto případě si je nemají právo užít, protože ty služby, které oni očekávají, nebudou naplněny. Děkuji vám.

Navrhoval bych ho do příští schůze Poslanecké sněmovny, aby se vytvořil prostor mezi oběma stranami, které tvoří vládu České republiky, aby se dohodly na přístupech k tomuto zákonu. A věřím, že najdou řešení, které bude ke spokojenosti zaměstnanců v maloobchodě i velkoobchodě.

Děkuji.

Nyní tedy pan kolega Bláha s faktickou poznámkou, poté kolega Mihola s faktickou poznámkou. Jsme pořád v obecné rozpravě, takže procedurální návrh je směřován po obecné rozpravě, abychom o něm rozhodli. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom zareagovat na zákoník práce, který tady zazněl. Otázka zákoníku práce. Zeptejte se všech, kteří dneska pracují v nemocnicích, jak je dodržován zákoník práce, kolik mají lékaři odpracováno hodin, jak se to vykazuje. Obejít zákoník práce je v České republice normální záležitost a všichni to dělají. A druhá záležitost, která tady zazněla. Pořád mluvíte o tom, že se může někdo svobodně rozhodnout. Nemůže se svobodně rozhodnout.

Takže máte smůlu. Ale to samé je v okamžiku, kdy si sjednáváte smlouvu, prodloužení smlouvy v tzv. obchodních domech. Já to teď zažívám, bylo mi odpovězeno, prostě vaše připomínky a vaše nároky na změnu pracovní doby... Já jsem zavřel všechny svoje pobočky kromě těch, kde musím mít otevřené, a chtěl jsem při změně smlouvy změnit i to, že nebudu mít ve svátek otevřeno. V té jednotce mám nainvestováno 10 milionů. Tak přemýšlejte o tom, co pro mě bude asi výhodnější, jestli zrušit, nebo jestli pokračovat. Nyní pan kolega Mihola s faktickou poznámkou.

A nějakou dobu už ten zákon běží. Podle mě nevyvstává. To bylo poslední vystoupení v obecné rozpravě. Jinou přihlášku nemám. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova zástupce navrhovatelů.